Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom pár poznámek k tomu, co zde řekl pan profesor Vyzula, vaším prostřednictvím, pane předsedo.

Kolegyně a kolegové, já vás znovu prosím o klid.

Ale nemůže to být tak, že se budou vkládat všechny údaje s rodným číslem.

Takže toto je třeba si uvědomit a takto musí ministerstvo postupovat. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si vaším prostřednictvím dovolím reagovat na příspěvek pana poslance a předsedy zdravotního výboru Vyzuly.

Je postaven na poměrně složité metodice, takže ho nelze zavést pro celou medicínu, ale kdybychom měli pro všeobecnou chirurgii tak dokonalou zpětnou vazbu až na jediného jednotlivého chirurga, jaké má výsledky a jaké má komplikace, řídilo by se zdravotnictví podstatně lépe než dnes. A poslední, co jsem k tomu chtěl říct, že podobně jako u toho registru onkologického, u toho registru kardiochirurgického je do něj potřeba vkládat data, která nejsou vykazována zdravotním pojišťovnám.

Tato data pojišťovna nemá, a bohužel zdravotníky této práce nikdo nezbaví, a proto ty registry budou vždycky omezené a nikdy nebudou univerzální tak jako registr hrazených služeb. Děkuji. Žádné další přihlášky do rozpravy nevidím, proto ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr, prosím. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než se dostanu k tomu závěrečnému slovu a vyjádření k pozměňovacím návrhům, které jsem si připravil, tak nemohu nezareagovat na proběhlou rozpravu, která, přiznám se, byla pro mě velmi překvapivá. Já tedy prostřednictvím pana předsedajícího musím zareagovat především na pana docenta Hegera, protože neuplynulo příliš mnoho času od projednávání ve výborech a já si tedy ještě pamatuji jeho stanoviska k tomu zákonu, kdy ho chválil, že je to krok dobrým směrem, a kdy v podstatě sdílel s předkladateli návrhu všechny argumenty, proč to zavést. Najednou jsme se dnes dozvěděli, že se ozývá kritika v médiích, ten zákon byl, tuším, označen jako velký bratr, a řekl nám vlastně, že to, co říkal ještě před několika týdny ve výboru, už neplatí a že k tomu zákonu má zásadní výhrady. Ale rozumím tomu, i možná si říkejme ty věci na rovinu, je to nějaké politické rozhodnutí jednotlivých politických klubů a vidím, že i tady platí to staré: lépe je mýliti se se stranou než mít pravdu proti straně. Já bych si ještě dovolil zareagovat na jeden návrh, který v jeho řeči zazněl, že by se nejprve měl udělat pilotní projekt na sdílení dat pojišťoven a nemocnic. Tak já tady chci připomenout, že pilotní projekt sdílení dat pojišťoven a nemocnic již proběhl v době ministrování pana docenta Hegera na základě grantů Ministerstva zdravotnictví a pan Heger za něj udělil panu docentu Duškovi cenu ministra. Tím se dostanu, prosím pěkně, k vyjádření se možná i k pozměňovacím návrhům, které tady zazněly.

Bohužel nemohu podpořit návrh paní poslankyně Pastuchové, která navrhuje jako mezi národní zdravotní registry zařadit další dva, a to Národní registr přednemocničních náhlých zástav oběhu a Národní registr nemocničních náhlých zástav oběhu. Důvodem, bohužel, mé nepodpory je, že navrhované registry jsou s ohledem na jejich obsah i účel podle mého názoru nesystémové, neboť jsou zaměřeny pouze na vybranou oblast zdravotnických služeb a je v nich kazuisticky řešen konkrétní problém.

Navrženou úpravu nepovažuji za koncepční a dostatečně uváženou, zejména pokud jde o jejich vztah k mezinárodním úmluvám o lidských právech, jimiž jsme vázáni, a zároveň chci uvést, že tuto problematiku hodlá Ministerstvo zdravotnictví řešit v letos připravované novele zákona o zdravotních službách. Rovněž nepodporuji návrhy pana poslance Brázdila C3 a C4, které směřují k úpravě § 84, ve kterém je stanoveno, že prohlídky těl zemřelých v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče, provádí poskytovatel zdravotní záchranné služby. Zároveň bych rád zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví hodlá i nadále ve vztahu k národnímu zdravotnímu informačnímu systému postupovat maximálně otevřeně.

Kontrola NZIS tak bude zcela transparentní a nebude pouze záležitostí Ministerstva zdravotnictví. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost a pevně věřím, že vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o zdravotních službách, při hlasování podpoříte, neboť se jedná o jeden ze základních kamenů změn v českém zdravotnictví. Já bych se asi už závěrečného slova vzdal, protože většina faktů tady padla a jednotlivé pozměňovací návrhy shrnul pan ministr, takže pak bych vám jenom přečetl usnesení zdravotního výboru a navrhl systém hlasování.